Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji dnes před vás s navrhovanou novelou školského zákona.

Tato situace nám ukázala, že pro podobné případy, a já jsem to říkal i tady ve Sněmovně, bude nutné stanovit jednoznačná pravidla pro poskytování distančního vzdělávání a zakotvit tato pravidla v zákoně.

Jsem velmi rád, že se dnes můžeme na této mimořádné schůzi tímto tématem zabývat. Za to vám chci poděkovat předem.

Pevně věřím, že dnes tento zákon Sněmovnou projde. Návrh zákona stanovuje povinnost škol ve vymezených případech zajišťovat distanční výuku pro děti, žáky a studenty. Tedy jestliže v důsledku krizových nebo jiných mimořádných opatření nebo z důvodu karantény bude znemožněna osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy nebo jiné jednotky, skupiny atd., škola bude povinna dotčeným žákům poskytovat distanční vzdělávání.

Škola bude povinna přizpůsobit distanční výuku a hodnocení podmínkám žáka.

Návrh dále umožňuje a zase, pokud si promítnete naše jarní debaty o tom, proč ministerstvo neudělí maturitu úředně atd., tak jsme se bavili o tom, že na rozdíl od slovenské právní úpravy, kde ministr má de facto absolutní právo tato mimořádná opatření přijímat, tak česká legislativa toto neupravuje.

V úvodním slovu se ještě zmíním o tom, že samozřejmě jedna věc je uložení povinnosti, druhá věc jsou podmínky pro vzdálené vzdělávání.

Tolik k úvodu návrhu, který předkládáme, a jsem připraven do diskuse. Děkuji, pane ministře. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kterému byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal, přijal usnesení, to usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 972/1.

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Výbor se dneska zabýval návrhem změny zákona. Dovolte mi tedy přečíst jeho usnesení číslo 230.

se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny; ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Ano, děkuji, pane zpravodaji. Než otevřu obecnou rozpravu, resp. o tom, zda otevřu obecnou rozpravu, musíme rozhodnout hlasováním. Budeme hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 12, přihlášeno 136 poslanců, pro 85, proti 1, obecnou rozpravu povedeme. Obecnou rozpravu otevírám. S přednostním právem pan místopředseda klubu ANO, pan poslanec Kubíček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.